Další

V současné době je pro nás důležitá výzva, zda se podaří dosáhnout alespoň přibližně soběstačnosti.

Prostě pokud nenakrmíme naše lidi, tak to bude špatně, a ta doba určitě přijde.

A zrovna tak nebude fungovat zemědělská politika Evropské unie. To vidíme z první řady.

Zemědělci za to skutečně nemohou, ti se snaží prodat.

Takže je asi načase s tím něco dělat. Ale jedna věc, ze které mám upřímnou a velikou radost, je ta, že řetězce se přece jenom lekly a dnešní situace v řetězcích je lepší, než kdykoli byla. Je tam víc českého zboží, víc kvalitního zboží.

Prosím, máte slovo.

Ale já bych chtěl upozornit na to, že k tomu cíli vedou i jiné cesty.

Třeba v produkci potravinářského máku jsme největší producenti na světě.

Jsme soběstační ve výrobě mléka, ve výrobě cukru. Jsme exportní zemí, pokud jde o produkci mléka. Problém nastává, když jdeme potom do některých konkrétních položek, kdy vyvážíme velké množství mléka a pak dovážíme také některé vysoké podíly některých mléčných výrobků.

A tady bychom měli napřít úsilí, byť se to v posledních letech děje, ale pokračovat v tom, aby zemědělec, který umí produkovat ten produkt, je v tom konkurenceschopný, ale potřebuje vytvořit kvalitní zázemí.

A pak tady vidím velký prostor také v tom, propojit systém, který je jednoduchý pro zákazníka.